Já musím reagovat na paní ministryni, na to, jakým způsobem se chystají dotace. Já jenom musím říci, že celý ten systém, tak jak to zde navrhuje, co ještě se chystá, úplně nevíme, na obce. A to prostě není možné.

Já budu jenom velmi stručná. A v zásobníku projektů budou podpořeny všechny projekty. To znamená, nějaké tady adresování kvůli stranickým knížkám, to si prosím nechte od cesty! Děkuji, paní ministryně.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Proto nejdřív daně vyberete, abyste je potom přes dotační tituly zase rozdělili zpátky, abyste dotační tituly mohli kontrolovat a abyste ty starosty zatížili spoustou papírů a vyplňování a nesmyslů, aby se v tom ztratili, a následně byste ty dotace nemuseli vyplácet. Vždyť stačí nechat nastavení rozpočtového určení daní, tak jak je, a starostové si s tím poradí. Tímto mechanismem vytvoříte práci pro tisíce úředníků a byrokracii, takže místo elektronizace státní správy opět půjdeme cestou papírů, vyplňování a kontroly. Toto je jednoduchý funkční stát podle hnutí ANO.

Musím říct, že nerozumím tomu, co v těchto hodinách a minutách předvádí vláda. Neshodujeme se, jak ho vyřešit. Jednu cestu navrhli kolegové ze Senátu k té se teď vyjadřovat nebudu. Druhou cestu tady paní ministryně pro místní rozvoj ta je ta nejhorší, nějakým dotačním titulem. A já opakovaně, dnes už podruhé, ale je to asi podesáté za posledních pět týdnů, nabízím vládě jednoduchou cestu a jsem rád, že tady je pan premiér. Nemusíte ani svolávat mimořádnou vládu, pane premiére.

Teď tady už zhruba dvě a půl hodiny objevujeme dávno objevené.

Tak buď vláda chce ty peníze obcím kompenzovat a pochopil jsem z vystoupení mnoha členů vlády, že ano, tak to udělejme jednoduše.

Oprávněné stesky starostů. Když stát vybírá méně, tak mají méně i obce a kraje, je to logické. Ale to navržené řešení je prostě zbytečně komplikované. Paní ministryně Dostálová, to je proti zájmům těch starostů a obcí. Já pana starostu Otic znám dlouhodobě.

Já vím, že on je připravený. On má zásobník projektů. A já se vsadím, že pan starosta Otic bez mrknutí oka, bez váhání řekne: No samozřejmě že jsem pro jednoduchou cestu 1 000 korun na hlavu, nebo 1 100 korun na hlavu. Pošlete mi to, já si s tím poradím.